V tento okamžik se nicméně domnívám, že skutečně neexistuje jiná varianta z důvodu, že už tady máme zákon, který je připraven k nabytí účinnosti, zákon o Sbírce zákonů, abychom tento změnový zákon odsouhlasili prvním čtením, a v rámci druhého čtení se zaměříme na to, abychom srovnali ty požadavky tak, aby odpovídaly tomu, co schválil ústavněprávní výbor a organizační výbor k požadavkům poslanců na průběh legislativního procesu.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento tisk dalším výborům. Pan zpravodaj. Děkuji za slovo.

Děkuji, logický návrh. Má ještě někdo jiný návrh? Není tomu tak. Můžeme tedy rozhodnout o přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Kdo je proti? Děkuji vám. I tento návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán výboru ústavněprávnímu jako výboru garančnímu a jako další výbor byl výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Jiný návrh v rozpravě nezazněl, tedy lhůta k projednání zůstává 60 dnů podle zákona o jednacím řádu.